Ve druhém čtení jsem načetl ještě jeden pozměňovací návrh, tento má ale pouze legislativně technický charakter. Milé kolegyně, vážení kolegové, předložená novela ve znění zmíněných pozměňovacích návrhů zůstává přes nemalé kompromisy cestou, jak zdravotně postiženým pomoci zlepšit kvalitu života a umožnit jejich návrat do pracovního i společenského života. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane navrhovateli. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo. A mezitím ještě přečtu jednu omluvu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem v poněkud schizofrenní situaci. Jako ministr financí si jsem vědom dopadu na státní rozpočet, který už tak je přetížen mandatorními výdaji natolik, že důležité výdaje jako stavba dálnic, podpora vysokého školství, podpora vědy, výzkumu a inovací, podpora trajektorie armády jsou ve státním rozpočtu výrazně ohroženy, stejně tak jako plánovaný deficit 50 miliard. Na druhé straně jako poslanec, ale především jako člověk velmi cítím s lidmi, kteří jsou postiženi a kteří tu pomoc skutečně, skutečně potřebují. Já tedy říkám spíš jako člověk, že nemám problém s podporou tohoto zákona, této novely a také pozměňovacích návrhů. Nemám s tím problém. Mám spíš problémy třeba s plošným přidáváním od 1. listopadu všem státním úředníkům. S tím opravdu mám velké problémy a těžko s tím budu souhlasit, ale tady myslím, že ta podpora je namístě, i když ten dopad do státního rozpočtu je vážný. Takže jako ministr financí tento návrh nemohu podpořit, ale jako člověk a poslanec ho určitě podpořím, protože myslím, že je namístě těm lidem konečně vyjít vstříc a pomoct jim. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se přiznám, že nejsem ve schizofrenní situaci. S námi se tak nějak automaticky počítá, že tyto návrhy budeme podporovat. Ale chtěl bych zareagovat na poznámku pana ministra financí. Víte, jedna z cest, jak snížit mandatorní výdaje na sociální dávky, je opravdu zvyšovat mzdy a platy. Není přece normální, aby státní úředník na plný pracovní úvazek měl ještě vzhledem k svému nižšímu platu nárok na státní sociální podporu. Prostě to je cesta, kdy práce musí člověka zaplatit tak, aby státu zbyly prostředky na ty potřebné, a to jsou především absolventi škol, kteří nemají praxi, zdravotně postižení a samozřejmě občané v předdůchodovém věku. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, to je přesně smutný závěr politiky této koalice. Vy jste zcela nepokrytě rozdávali peníze těm, kteří je nepotřebují, přijímali jste zbytné nové úředníky, desetitisíce, a tohle je výsledek. My jsme vás tady milionkrát varovali, že prostě je tady vedle kategorie skutečně potřebných lidí a pro ty potom ty peníze nebudou. Ale samozřejmě vy dostáváte republiku do obrovské pasti. Je to výsledek. Já jsem tady říkal několikrát, že sociální demokracie ve skutečnosti dělá asociální politiku, a zcela výjimečně se naprosto musím ztotožnit s ministrem financí. To je výsledek vaší politiky. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v této rozpravě. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Děkuji za slovo. Ta procedura je velmi jednoduchá.

A procedura je velmi jednoduchá. Máme tady... Takže budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Takže pozměňující návrhy pod písmenem A.

Já vám děkuji. Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Ano, souhlasím.